Vzhledem k tomu, že jsme ve výrobě elektřiny naprosto soběstační, naopak energii ještě vyvážíme, tak mi skutečně zůstává tajemstvím, proč vaše vláda stanovila tu cenu energie tak vysoko, na 6,50 za kilowatthodinu, a budí to ve mně pocit jakési kartelové dohody, takže bych byl velmi rád, kdybyste mi na to odpověděl.

Děkuji za odpovědi. Děkuji.

A nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Moniky Oborné, poté se připraví opět pan poslanec Radek Koten. Jde to rychle. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, dnes už poslední moje interpelace. Obracím se na vás s dotazem ohledně zrušení daňového osvobození volnočasových benefitů.

Zrušením daňového osvobození volnočasových benefitů dojde k tomu, že většina zaměstnavatelů přestane tyto benefity dále poskytovat, a to bez náhrady, jak již někteří předem avizovali. V konečném důsledku tak může dojít i k tomu, že tento krok do státní kasy nepřinese vůbec žádné peníze. Negativní dopad může být i na děti. Zaměstnanci často využívají volnočasových benefitů k zaplacení různých kroužků nebo táborů právě pro své děti.

Myslím si, že stát by měl naopak usilovat o to, aby byla podpora volnočasových benefitů zvyšována, protože poskytování takových benefitů může předcházet různým onemocněním, jako jsou například obezita nebo deprese.

Proto mám na vás následující dvě otázky. Za prvé, jak probíhají jednání v otázce volnočasových benefitů? A za druhé, jestli má vláda nějaký plán na podporu a motivaci zaměstnavatelů, aby i po zrušení daňového osvobození poskytovali volnočasové benefity svým zaměstnancům. Děkuji vám za odpověď. Děkuji pěkně za dodržení času. Opět odpověď přijde v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a následně pan poslanec Martin Kukla. Moje poslední interpelace na pana premiéra se bude týkat takzvaného ozdravného balíčku, nebo jak se tomu dá říct. Ale já bych řekl, že v mnoha případech to bude působit kontraproduktivně, tedy proti cíli vybrat víc peněz. Proč to říkám? No, protože některé daně se zvyšují nad běžnou úroveň, která je běžná v Německu a v dalších okolních státech v Evropské unii, a v případě, že ta daň je vyšší než 100 % na některé komodity nebo spotřební daň, tak se dá říci, že vybraná daň bude nula, a místo toho, co se vybere, a samozřejmě se to buď přesune do šedé ekonomiky, anebo se to bude zdaňovat v jiném státě Evropské unie, ale už rozhodně ne v České republice. Zajímalo by mě, jestli tedy vaše vláda, nebo ministr financí nějakým způsobem o tom přemýšlel, protože zvýšení nepřímých i přímých daní je natolik vysoké, že skutečně to povede ve svém výsledku k odlivu finančních prostředků z České republiky anebo do šedé zóny a výsledek hospodaření státu bude ještě daleko horší, nebo výběr daní bude ještě daleko horší, minus bude daleko vyšší.

Takže odpověď na tuto otázku by mě opravdu velmi zajímala, zda si myslíte, že ty peníze skutečně vyberete, anebo zda je nevyberete. Děkuji za odpověď. Děkuji i za dodržení času a opět, odpověď přijde v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Nyní pan poslanec Martin Kukla, čímž uzavřeme blok interpelací na předsedu vlády. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený opět nepřítomný pane premiére.

Bylo to za vlády Andreje Babiše, a když vám řeknu pár čísel, z krajských peněz na Vysočinu šlo na podporu zvládnutí kůrovcové kalamity stovky milionů korun.

A teď, jak to děláte vy.

Zajímavé na tom je, že osvěta na tuto dotační politiku byla téměř nulová. Každý, kdo podal žádost do systému, byť jenom o jeden den déle, už byl krácen.

A jaká je skutečnost? Několikrát jsem dotazoval Ministerstvo zemědělství a vždy mi bylo sděleno, že se to o měsíc posouvá.

Bude odpovězeno do 30 dnů písemně na to, co zaznělo. Nyní upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány veškeré přihlášky na předsedu vlády, a nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Ovšem pan poslanec Jan Síla není přítomen v sále, čili interpelace propadá. Opět konstatuji, že není přítomna v sále, takže se dostáváme k interpelaci pana poslanec Tomáše Kohoutka.

Rád bych tedy věděl, jaké kroky za více než rok a půl vašeho působení na Ministerstvu dopravy Ministerstvo dopravy podniklo a zda vy osobně rozvoj vodní dopravy, a tím i výstavbu plavebního stupně Děčín, podporujete. Děkuji pěkně za přednesení interpelace. Nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Romana Kubíčka, následně se připraví pan poslanec Hubert Lang. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, bude to velmi krátké.